Pan kolega zvládá vás překřičet, ale já vás opravdu poprosím, abyste se buď usadili na svých místech, nebo diskusi přenesli do předsálí a umožnili svému kolegovi vystoupení. Děkuji. Já děkuju mockrát, pane předsedající. Už budu končit. Krátké zdůvodnění k tomu, proč je tato novela navržena v devadesátce. My si klademe za cíl napravit v co nejkratší době alarmující situaci, která byla zjištěna, týkající bezpečnosti silničního provozu.

Nicméně pokud tak nebude možné, a mám nějaká avíza, tak bych velmi rád, aby tento zákon byl puštěn do běžného legislativního procesu, a to z toho důvodu, že všichni máme řidičské průkazy, a myslím, že jsme všichni jaksi účastníky silničního provozu.

Toť vše. Jsem samozřejmě připraven reagovat v podrobné debatě. A poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, a tím měl být pan poslanec Kolovratník, který je řádně omluven.

Kdo souhlasí s tím, aby se zpravodajem pro prvé čtení stal pan poslanec Roman Kubíček? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Poprosím tedy nově ustaveného zpravodaje, aby nám uvedl zprávu. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vláda k tomuto vyslovila neutrální stanovisko, nicméně upozorňuje na některé nedostatky. Není jasné a není úplně koncepčně vyřešeno, zda tato prohlídka nebude zatěžovat finančně řidiče, protože toto není v tomto zákoně ošetřeno. Není jasné, jestli neabsolvování takovéto prohlídky bude, nebo nebude přestupkem.

V každém případě dnes z mých úst zazní propustit do druhého čtení a tyto vady můžeme odstranit. Děkuji za slovo. Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen s přednostním právem pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo.

Totiž ty výhrady, které máme, se opravit nedají.

To je celé. To je celé.

Nedá se opravit.

Takže věřím, že tento návrh zákona zamítneme už v prvém čtení a nemusíme se s ním nadále zabývat a nebudeme pro naše občany vyrábět další papír a další potvrzení. Děkuji.

Jako další je do obecné rozpravy přihlášen pan poslanec Marian Jurečka, kterému tímto dávám slovo.

Ale opravdu, v praxi to ničemu konkrétnímu nepomůže.

Ale myslím si, že takováto změna by měla být dělána cestou resortního návrhu. Děkuji za pozornost. Mám tady faktickou poznámku pana poslance Válka. Výborně. Dobrý den, dámy a pánové.

Tisíc jedna opatření.

Takže navrhuji zamítnout. Když to zamítnutí nebude, tak načtu řadu pozměňovacích návrhů pro liberalizaci silničního provozu. Poprosím pana poslance Válka. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Pokud to podělím, vychází to na 100 pacientů na jednoho lékaře. Pokud prohlídka trvá 30 minut, tak to je 3 tisíce minut.